Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat v dnešním jednáním Poslanecké sněmovny.

Poté bychom projednávali body z bloku zprávy, návrhy a další. Současně vás seznámím s omluvou, která ještě nebyla načtena. Než přistoupíme k projednávání pevně zařazeného bodu, tak se samozřejmě ptám, zda má někdo zájem vystoupit s návrhem na změnu schváleného pořadu 20. schůze Poslanecké sněmovny.